Co to bude znamenat? Zcela jistě dojde k tomu, že celá řada lidí přijde o práci. A právě aktivní politika zaměstnanosti je jeden z faktorů, který může pomoci při hledání zaměstnání. Dlouhodobě na to upozorňoval pan předseda Sobotka, dlouhodobě kritizoval vládu Petra Nečase, že je tato část prostředků podfinancována, a já musím říci, že věřím, že tentokrát tento návrh navýšení o 300 mil. korun podpoří.

Je to prosté dorovnání peněz ve stejné výši, jako byly schváleny v rozpočtu pro rok 2013.

ta částka je zhruba o 2,5 mld. vyšší než v minulém roce a já tomu rozumím, že dojde k úpravě z tří týdnů na dva vy víte, o čem mluvím , takže určitě to nějaký náraz na prostředky mít bude, ale přesto si dovolím tvrdit, že půl miliardy se tam ušetřit nebo využít dá.

Takže já bych se velmi přimlouval za tuto vaši podporu. A ještě mi dovolte jedno krátké připomenutí druhé části toho návrhu, která se týká navýšení platů, resp. prostředků na platy v kapitole Ministerstva školství. Dlouhodobě probíhá diskuse o českém školství, o jeho jednotlivých stupních a já se na to dívám tak, že máme v podstatě vyřešeno, že si každý z nás může najít individuální vzdělávací cestu, každý z nás si může vybrat, v jakém stupni a jakou cestou vzdělávání půjde ale školu odjakživa dělal kantor. Sebelepší pomůcky, sebelepší vzdělávací programy bez dobrého kantora neznamenají nic.

Oni si to bezesporu zaslouží. Děkuji.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo v demisi, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřila k plánovaným výdajům na vědu a výzkum v následujícím roce. Věda a výzkum se v posledních letech staly velkým politikem, které bylo ze všech politických stran v době předvolební kampaně chápáno jako velké volební téma. Jednotlivé strany napříč politickým spektrem se předháněly v nápadech, jak přidat v této kapitole, předháněly se v nápadech, jak posílit tuto oblast, která nepochybně přispívá ke konkurenceschopnosti země.

V červenci letošního roku Nečasova vláda přijala rozhodnutí, ve kterém navyšuje investice do vědy a výzkumu o 1,5 mld.

Kdyby vláda premiéra Rusnoka prošla řádnými volbami, zvítězila a kdyby zvítězila s programem mírná podpora vědy a výzkumu, masivní podpora agropotravinářskému komplexu a Ministerstvu vnitra, byla by tato diskuse marná a zbytečná. Protože tomu tak není a protože má Sněmovna možnost nejenom možnost, ale také sílu změnit toto rozhodnutí, dovolím si zdůvodnit jednotlivé návrhy, které předkládáme. Investice, které měly podle Nečasovy vlády směřovat do vědy a výzkumu, byly především určeny na podporu excelentních center, na podporu toho nejlepšího, co česká věda může nabídnout. Návrhy, které jsem předložila školskému výboru, respektují tuto prioritu a nejsou to návrhy, které by přicházely a podporovaly vědu a výzkum plošně, ale přicházejí na konkrétní kapitoly, které mají umožnit, aby to nejlepší životaschopné bylo podpořeno. Bude to vyžadovat jednu podmínku: bude to vyžadovat vaši odvahu, abyste ve třetím čtení dokázali pro tyto pozměňovací návrhy zvednout ruku. Předkládám je jako čtyři samostatné návrhy, protože bych byla velmi ráda, kdybychom o nich ve třetím čtení mohli také hlasovat samostatně. Pozměňovací návrh, který máte pod sněmovním dokumentem 146, směřuje k navýšení financí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to pro institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků.

Dámy a pánové, pokud máte zájem podpořit životaschopné projekty české vědy, připojte se k tomu, abyste dokázali pro tyto pozměňovací návrhy zvednout ruku.

Věřím, že si na svoje předvolební sliby ještě dokážete vzpomenout.